To je důsledek.

Promiňte, že se takto vyjadřuju, ale mě nic jiného nenapadá. My jsme rezignovali, my, Evropská unie, jsme rezignovali na úlohu globálního hráče a stali jsme se jenom takovým objektem té globální politiky a řešíme její důsledek. A její důsledek je ta migrační krize. A to si myslím, že je strašně důležité pro tu budoucnost. Ztratili jsme partnera. Děkuji. Děkuji za slovo.

Myslím si, že to bude rozhodně ku prospěchu.

Děkuji vám. Já vám také děkuji. Nyní poslankyně Langšádlová s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Mě trochu znepokojuje to, co tady zaznívá.

Víme, že se chceme rozvíjet ekonomicky a ekonomicky spolupracovat, ale současně tady několikrát zaznělo buďme opatrní na tu politickou spolupráci. Ale bez toho nikdy nebudeme globálním hráčem. To je totiž protimluv.

Ale to všichni víme. Ale pokud nebudeme spolupracovat, pokud se neshodneme na těch základních věcech, pokud nebudeme prohlubovat integraci např. v oblasti bezpečnosti, tak opravdu sami sebe poškozujeme a poškozujeme naši budoucnost.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Faktorů soudržnosti podle mého názoru ubývá, těch tmelů, které by měly držet Evropskou unii pohromadě.

V místech, kde dříve byly hranice, jsou regiony, které velmi volají pro posílení vzájemné spolupráce, spolupracují velmi těsně spolu, hledají cesty, jak spolupráci ještě více zlepšovat.

Také děkuji.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Já budu krátce reagovat na poznámku paní poslankyně Langšádlové.

To není málo. A to pro nás musí být signál, že musíme reformu Evropské unie provést a jít jiným směrem. A musíme vidět, co jsou ty zdroje problémů. Zdroje problémů jsou právě nesmyslná politická integrace a integrace byrokratická, která jde v řadě směrů do takových detailů, které jsou zbytečné a které ani občané nechtějí a nebudou akceptovat.

Máme tu opravdu volný pohyb čtyř svobod? Vždyť si to všichni dokážete představit a máte s tím zkušenosti. Nemáme.